Předložený návrh uvede za navrhovatele místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové.

Předkladatelem návrhu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem návrhu tohoto zákona je odložit naplňování soustavy státní stavební správy tak, aby nedocházelo k faktickému vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu a státních krajských stavebních úřadů.

Zakotvením přechodného období dojde k zajištění dostatečného časového prostoru pro změnu struktury stavebních úřadů provedenou připravovanou institucionální novelou stavebního zákona a zároveň se tím poskytne dostatek času pro softwarové a materiální dovybavení obecních a krajských úřadů, u kterých by měla být podle připravované institucionální novely ponechána působnost stavebního úřadu. Dělená účinnost pomůže také hladkému náběhu digitalizace a spuštění informačních systémů státní správy. Zároveň poskytne více času na proškolení zaměstnanců stavebních úřadů na úrovni obcí i krajů, a v neposlední řadě usnadní spisovou rozluku stavebních úřadů a archivaci. Předkládaný návrh zákona představuje formální úpravu původního poslaneckého návrhu poslanců Bartoše, Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba a Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění nový stavební zákon, což je sněmovní tisk 63, jehož projednávání bylo přerušeno.

Výbor usnesením doporučil Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 137 projednat a schválit ve znění dvou pozměňovacích návrhů.

Jedná se o jednoduchou úpravu. Ostatně i v tomto směru jednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslankyně Klára Dostálová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy aby zdůvodnila. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové.

Pro podaný pozměňovací návrh z dílny Ministerstva pro místní rozvoj poslancem Bartošem hlasovalo 10 poslanců, 2 byli proti a 3 se zdrželi.

Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky.

Prosím, máte slovo.

Skutečně znovu bych chtěla apelovat na vás na všechny, abychom si odložení účinnosti stavebního zákona opravdu velmi důkladně rozmysleli.